První akce je Praha hlavní nádraží letiště Kladno.

Berte to, prosím, ne jako zlý útok, ale jako ilustraci dvou příkladů, dvou momentů, kdyby ta úvodní slova, kdyby ty úvodní věty pana ministra, že na investice nesáhneme a na vše bude, tak by byly neplatné. Opakuji, mně to vychází jako minus 11,7 miliard, taková je realita. To doprovodné usnesení, nepolitické, z hospodářského výboru, jsme připraveni podpořit, ale návrh rozpočtu SFDI jako celku, protože jste nesouhlasili s tím kompromisním návrhem na zvýšení o 3 miliardy, bohužel podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, děkuji.

Tyhle peníze dneska budou chybět, a můžeme se bavit o tom, jestli budou chybět na provoz, na údržbu nebo jestli budou chybět na investice, které se mohly ještě zvládnout. Ale co považuji ještě za další ránu, je včerejší rozhodnutí vlády, které učinilo to, že se nebude platit silniční daň.

A krátí se to zásadním způsobem.

Děkuji.

Nyní dávám slovo panu ministru dopravy.

Pan kolega Kolovratník, prostřednictvím paní předsedající, říkal, že bude rád, když se bude mýlit. Uvedu na pravou míru několik věcí.

My jsme museli přinést jako celek, jako vláda, pro ekonomickou situaci České republiky nezbytnou změnu v úsporách. Ekonomové a samozřejmě i všechny orgány, které sledují ekonomickou stránku věci odpovědně, dávají krokům vlády jednoznačně pozitivní hodnocení, pozitivní znaménko pro stabilizaci a postupné ozdravení státního rozpočtu a to je důležité pro to, abychom v budoucnu měli možnost více investovat, abychom v budoucnu dokázali zajistit třeba i to, na co v letošním roce prostě finanční prostředky nejsou z důvodů opravdu velmi neodpovědného hospodaření předchozí vlády. A to je potřeba také jasně pojmenovat, protože bez toho se nedostaneme o krok dál. A ano, říkám, že jakmile to bude možné, jakmile se ukáže, jak se vyvíjejí i daňové příjmy v letošním roce, tak budeme hledat cestu, jak věci, které jsou připravené, realizovat. Budeme hledat další možnosti financování i v oblasti PPP projektů a logicky budeme hledat i možnosti, jak třeba právě do dopravní infrastruktury, která průřezově představuje jasnou prioritu, sehnat i více peněz z evropských fondů.

Děkuji. A nyní paní předsedkyně Alena Schillerová, pak se připraví pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.